Je to druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na dnešek jako první bod po již pevně zařazených bodech, nebo bodech, které budou pevně zařazeny. Ústavněprávní výbor přijal určitý pozměňovací návrh, ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten. Apeluji na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku především z toho důvodu, že skutečně ubývá postupně potenciálních oprávněných osob. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Adamovou, která je zatím poslední přihlášenou.

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Já bych chtěla poprosit o předřazení jednoho z bodů, který je zařazen na tuto schůzi.

Týká se takzvaného peněžitého příspěvku v mateřství.

Děkuji vám. Rozumíme si. Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Děkuji. V tom případě budeme hlasovat nejprve o návrzích, které jsem přednesl jako závěry jednání grémia Sněmovny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Pan poslanec Faltýnek si přál, abychom bod 43 zařadili na dnešek jako pátý bod.

Tento návrh byl přijat. Další návrh byl, abychom bod 184 zařadili na pátek 11. 11. jako první bod. Je tomu tak? Ochrana přírody a krajiny. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To bylo ze strany pana předsedy Faltýnka vše. Pan předseda Kalousek to jsme si vysvětlili.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl.

Zeptám se, zda můžeme hlasovat najednou, nebo zda si někdo přeje oddělené hlasování. Oddělené hlasování, dobrá.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Okamura si přeje zařadit nový bod do schůze Sněmovny. Je to bod s názvem Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému. Kdo je proti tomuto návrhu?